týká se sněmovního tisku 1097, bod číslo 288. Jedná se o senátní návrh novely zákona o státních svátcích, který je navržen v režimu § 90. Navrhuje se jím zavést nový den, který by byl zařazen mezi významné dny, a to 24. červen jako Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace.

Tuto senátní novelu si dovoluji navrhnout zařadit variantně jako první bod za ty body, které už tady zde načetl pan předseda Faltýnek, příští středu odpoledne, tuším, že to byly body 6, 7, 8, 27, 29, druhá čtení, tak jako první bod za ně, předpokládám, že jsme schopni se s tím skutečně vyrovnat v řádu minut, anebo variantně potom na pátek 16. července pevně ve 12 hodin. Děkuji za podporu. Děkuji. Ty jednotlivé návrhy nechám hlasovat postupně a vznikne nám nějaký útvar.

Děkuji za slovo.

Takže dobrý den, dámy a pánové, ahoj, kamarádi a přátelé na Malostranském náměstí, dobrý den, dámy a pánové, ahoj, kamarádi a přátelé, kteří sledujete zrovna teď živý přenos ze Sněmovny, dobrý den, dámy a pánové a kamaráde tady ve Sněmovně. V kuloárech se objevila informace, že pan ministr zdravotnictví opakovaně potvrdil poslancům z různých poslaneckých klubů, že za Ministerstvo zdravotnictví i za vládu zodpovědně prohlašuje, že vláda nenavrhne projednávání zákona nebo novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví do konce tohoto volebního období. Takže já bych chtěl navrhnout bod, který se bude jmenovat Potvrzení informace nebo Odpověď ministra na otázku, zda vláda bude nebo nebude navrhovat projednávání novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví a covid pasů do konce tohoto volebního období.

Jak říkám, je to velice jednoduché, stačí těm lidem, a jsou to statisíce lidí, kteří čekají na to, jestli se tento zákon projednávat bude, nebo ne, tak jim teď namístě potvrdit, že buďto se projednávat bude na základě vládní vůle, anebo je tady jistota a slib ministra zdravotnictví za vládu ANO , že tato novelizace se už projednávat do konce tohoto volebního období nebude a žádné covid pasy se do konce tohoto volebního období zavádět nebudou.

Děkuji. Děkuji.

Takže prohodit bod 3 a 4 programu jednání.

Pochopil jsem to tak správně? Pan poslanec Benda.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, také jenom velmi stručný návrh.